Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Děkuji vám za pozornost a podporu. Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že alternativní pan ministr představil zdánlivě zevrubně tuto předmětnou smlouvu.

Prosím, pane ministře.

Jak víme, tak Lichtenštejnové vlastnili celou řadu nemovitých i movitých památek především na jižní Moravě a řada zámků obsahuje velmi významný mobiliář.

Došlo rovněž k obnově lichtenštejnské hrobky na Vranově, to znamená, že po této stránce lze hodnotit spolupráci jako velmi dobrou. Domnívám se, že per analogiam lze takto hodnotit i spolupráci ekonomickou, ač nemám všechny informace teď v tuto chvíli pohromadě. Děkuji. Eviduji zde přihlášku s přednostním právem pana poslance Stanjury. On je jako zpravodaj pro prvé čtení a byla bych ráda, aby tu svou zpravodajskou zprávu přečetl a nezneužíval svého práva jako zpravodaje. Dám panu zpravodaji slovo a potom přizvu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo . Jen bych v podstatě zopakoval velmi stručně to, co tu zmínil již náhradní pan ministr, že možné dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které fyzickým a právnickým osobám, rezidentům jednoho státu, plynou ze státu druhého.

Protože příčinou vzniku mezinárodního dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou suverénních států, může být takovéto zdanění účinně vyloučeno jen takovým opatřením těchto států, které je vzájemně koordinováno mezinárodní daňovou smlouvou.

Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Děkuji za slovo. Do obecné rozpravy nevidím žádného přihlášeného, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, máte zájem o závěrečné slovo? Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych jen dodal, že lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Tato daňová smlouva umožní koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací, a to v souladu s existujícími mezinárodními standardy. Na základě již řečeného tedy navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a aby tato smlouva byla v prvém čtení přikázána příslušným sněmovním výborům, které ji jistě detailně posoudí. Děkuji vám za pozornost. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není tomu tak. Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 74, do kterého je přihlášeno 132 přítomných, pro 123, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Není tomu tak. Končím tedy čtení tohoto bodu.